Rovněž prosím pana místopředsedu vlády, aby tento tisk uvedl.

Mzdy zůstávají na úrovni roku 2013.

Předložený návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s příslušnými nařízeními Evropské komise vydanými pro společnou zemědělskou politiku a současně respektuje podmínky stanovené pro její realizaci v České republice vydané příslušnými nařízeními vlády České republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo.

Prosím, aby se ujal slova a informoval nás o jednání tohoto ctěného výboru, ctěného a mocného výboru. Prosím, pane poslanče. A taky velmi slušného výboru a pracovitého výboru. Pane předsedo, paní a pánové, děkuji za slovo. V posledním bodu dnešního dne a tohoto týdne vám sděluji, že zemědělský výbor projednal tento návrh na svém zasedání.

Otevírám obecnou rozpravu, kde mám přihlášku pana předsedy klubu TOP 09, pana poslance Kalouska.